Potom jsme vypustili trestnost pokusu, logicky, protože pokus je stejně trestný u všech trestných činů. Ministerstvo spravedlnosti s těmito návrhy ústavněprávního výboru souhlasilo. Čili pokud jde o první čtení a pokud jde o návrhy, které s námi byly diskutovány předem, tak jsme nakonec našli shodu a předkládáme tento návrh bez věcných rozporů.

Tento přílepek nesouvisí vůbec s obsahem návrhu novel trestního zákona a trestního řádu a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Z ní totiž vyplývá explicitně pro Českou republiku povinnost, aby přijala nezbytná opatření, aby úmyslná jednání nebo opomenutí týkající se použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokladů, které mají za následek neoprávněné přisvojení nebo zadržení prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství, byla trestána účinnými, přiměřenými a doslova odrazujícími tresty. Čili obě dvě skutkové podstaty by se daly zařadit právě pod tuto úmluvu. Takže si myslíme, že přijetím navrhované právní úpravy by požadavek práva Evropské unie nebyl v plném rozsahu naplněn. Navíc ta změna ani není zcela systematická.

Také text odůvodnění, že vrácení části neoprávněné dotace se rovná přiznání viny, je diskutabilní.

Takže si nemyslíme ani, že by institut účinné lítosti byl jediným možným prostředkem, jak toto jednání už za stávající platné právní úpravy nepostihnout.

Já vám samozřejmě dám prostor k vyjádření stanoviska před každým pozměňovacím návrhem. Ptám se, kdo dále se hlásí do rozpravy. Nevidím nikoho. V tom případě bych rozpravu ukončil a zeptám se paní ministryně příp. pana zpravodaje, zda si přejí závěrečná slova. Pan zpravodaj ano. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych jenom ještě jednou poděkovat jak celému ústavněprávnímu výboru, tak paní ministryni za projednávání, které bylo velmi podrobné, odborné a konsensuální.

Děkuji, pane zpravodaji, za vaše závěrečné slovo. Paní ministryně závěrečné slovo nežádá. Přikročíme tedy k hlasování. Já ještě zavolám kolegy z předsálí a poprosím znovu pana zpravodaje, zdali by byl tak laskav a seznámil nás s postupem při hlasování. Děkuji. Já vás nyní provedu hlasováním k tomuto tisku. Na začátku musím konstatovat, že nebyl podán návrh na zamítnutí tohoto zákona, takže budeme hlasovat o dvou pozměňovacích návrzích.

To je celkem jasná procedura. Zeptám se jenom pro formu, zda jsou zde námitky. Není tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

Souhlasí. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 118, přihlášeno 165, pro 149, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Další návrh prosím.

Neutrální. Paní ministryně? Nesouhlasí. Ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh pana poslance Adámka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování 119, přihlášeno 165, pro 12, proti 52.